Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bronislava Schwarze K tomuto bodu vám bylo rozdáno přes poslanecké kluby usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 25 ze dne 16. prosince tohoto roku. Prosím paní předsedkyni výboru, paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nám podala zprávu o projednání žádosti Okresního soudu v Mostě o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance.